Čili k tomuto směřuje můj dotaz, zda se i do budoucna tedy počítá s tím, že tyto lesy budou spravovány Vojenskými lesy, že nebudou předmětem restitucí v rámci žádostí římskokatolické církve a budou uchovány jako jeden celek. Slovo má pan ministr obrany. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád na to odpovím. Vojenské lesy a statky České republiky, státní podnik, hospodaří na území rušeného vojenského újezdu v duchu zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích, především s ohledem na zvyšování biodiverzity lesních dřevin, zvyšování podílu obnovy lesních porostů a přibližování se přirozené druhové skladbě lesů. Při své činnosti plně respektují právní řád České republiky a o svěřený majetek pečují s péčí řádného hospodáře.

To bude plně v souladu s těmito dokumenty.

V souvislosti se zmenšováním dalších vojenských újezdů, které jde ruku v ruce, jak patrně všichni víme, se zrušením vojenského újezdu Brdy, tak se jedná o řadu převodů majetku na příslušné obce. Čili toto vše je součástí mimochodem materiálu, který bude vláda ještě teď v prosinci projednávat. Pan poslanec si přeje položit doplňující otázku.

Děkuji za slovo.

Děkuji. Dalším bude pan poslanec Bendl, který interpeluje pana ministra financí. Vážený pane vicepremiére, ve Sněmovně se jednotlivé politické subjekty předháníme v návrzích, kdo více a lépe dokáže zamezit daňovým únikům regulací hazardu a případně dalších negativních účinků, které hazard má zejména na mladou generaci. Za téhle situace se koalice ve městě Kladno, představující hnutí ANO, KSČM a Volbu pro město, rozhodla bez náhrady zrušit vyhlášku regulující hazard ve městě Kladno. Podotýkám, že město Kladno má s hazardem velmi negativní zkušenosti a jsou zde skupiny lidí, které právě této oblasti hodně využívají, a to na úkor života spořádaně žijících občanů. Přesto se hnutí ANO, KSČM a Volba pro město rozhodly vyhlášku o hazardu zrušit. Ptám se vás, pane vicepremiére, zda je toto standardní chování hnutí ANO, anebo zda je to exces, případně co s touto situací budete dělat. Jestli něco jiného říkáte v Poslanecké sněmovně a reprezentujete a něco jiného děláte v lavicích komunálních či budoucích krajských. Děkuji vám. Ano, pan ministr odpoví písemně. Další je pan poslanec Šincl rovněž na pana ministra financí.

Z této vaší liknavosti mají primárně bohužel radost nelegální provozovatelé, kteří za současné situace u nás své hry provozují bez jakéhokoli zdanění a jakékoli regulace.

Bohužel neobstál. Evropská komise, Malta a Rakousko vydaly tzv. podrobné stanovisko, kde poukazují na řadu problémů vámi navrhovaného zákona. Z tohoto důvodu si vám dovoluji položit následující otázky: Jaký je vámi předpokládaný časový harmonogram legislativního procesu na půdě Parlamentu České republiky, tj. kdy je podle vašeho názoru reálné, aby byly dotčené návrhy zákonů upravující tuto oblast přijaty?

Dojde dle vašeho názoru ke dni nabytí účinnosti dotčených zákonů k vytvoření informačního systému provozování hazardních her, který má zajistit dozor nad řádným provozováním hazardních her? V případě, že takovýto systém nebude ke dni nabytí účinnosti předmětné legislativy plně vyvinut, jakým způsobem bude ze strany Ministerstva financí zajištěn řádný dohled nad provozováním hazardních her? A poslední otázka. Bude nový systém regulace a povolování řízení spuštěn provizorně i bez plného vyvinutí tohoto systému? Děkuji. Další bude paní poslankyně Miroslava Němcová, která interpeluje pana vicepremiéra Bělobrádka. Děkuji, pane předsedo, za slovo.